Takže už nebudu popisovat tu situaci, nicméně abych vám vyvracel některé ty námitky, tak ještě vám tady musím něco říct.